Kde nastane ten bod zlomu. Bude to promoření? Kolik vln nás čeká? Čekáme na vakcínu? Pokud bude, bude povinná?

To asi nejde. Ale různé scénáře, které jsou před námi. Když se podíváte, tak paradoxně třeba hypotéky teď zažívají rekordní růst. To mě překvapilo. Toto rozhodnutí je celoživotní, je dlouhodobé a ti lidé se prostě ptají, co se bude dít až kdy se vrátíme aspoň v nějaké formě do nějakého normálu.

Děkuji. Prosím.

Asi se to nikdy nevrátí před ten březen roku 2020.